Požádám kolegy a kolegyně, aby své diskuse buď k minulému bodu, nebo bodu následujícímu v každém případě přenesli do předsálí. Rád bych, aby paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová měla dostatečně důstojné prostředí pro svůj diskusní příspěvek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vytváříme základní síť služeb péče, která je státem garantovaná, kvalitní, dostupná, a to místně i finančně. Místa pro děti do tří let jsou totiž to, co v České republice reálně chybí a je velmi kritizováno všemi odborníky, protože právě kvalitní předškolní péče, která je dostupná pro všechny, je nejlepším receptem, jak sladit práci a rodinu a tím pádem i zvýšit porodnost v naší zemi. Dosavadní fungování dětských skupin se velmi osvědčilo, proto kvalitní základ přebíráme a dále rozvíjíme.

Základní kameny tohoto návrhu zákona je stabilní národní financování zohledňující finanční náročnost péče. Myslím si, že je tu shoda, že dětské skupiny a pak nově jesle by neměly dostávat od státu nižší příspěvek, než je ten současný. Dále zastropování příspěvku od rodičů, které bude právě zajišťovat dostupnost pro všechny rodiny, nejenom pro ty vysokopříjmové.